Až se ten systém rozběhne aspoň částečně normálně, tak oni budou vědět, že mají čitelné prostředí, mají čitelného partnera, a s tím jsou schopni komunikovat na téma kontrol, hygieny, provozu.

Děkuji. A nyní poprosím o slovo pana poslance Holomčíka, připraví se pan poslanec Válek. Děkuji za slovo.

První kategorie jsou samotné výhrady k tomu, jak je ten návrh napsaný.

Možná bychom se vyvarovali řady chyb a nesmyslů, které v tom návrhu jsou. Za mě úplně nejzásadnější výhrada, která, kdyby nebylo nic jiného, tak už to by stačilo na to, být proti tomuto návrhu, je ustanovení, které, a já to přečtu, říká, jak má být té kvóty dosaženo.